Někteří majetní se přihlásili na Twitteru, že nebudou sosat, ti profesionální politici.

Proč ne třeba růže nebo tulipány? Vánoce korektním slovem svátky něco stojí.

Já nevím jaká. My jsme si to vymínili kdysi, to rozhodoval ministr, teď to rozhoduje vláda. Jak to je?

To si myslím, že má pachuť supertunelu. Když jde do Spojených států, kde dostane údajně miliardy dolarů...

Kolik by stála taková dráha nová?

Ano, ale to my jsme přece nechtěli.

Tam nejsou lidi zkrátka.

Tak může šetřit. Může šetřit. To jsou ty dotace, ty pobídky.

Povinnost?

Ale zkrátka on by měl mít nárok platit kartou nějaké zboží.

A teď tady byla debata v CNN Prima a tady říká jeden poslanec, že šedou ekonomiku nevyřešíme novým úřadem.

Tak já jsem si myslel, že my už nejsme východ a západ, že jsme členy Evropské unie.

Takže ano, tak můžeme to zkusit. Část míst, kde se platilo kartou, mohlo být způsobeno tím, že obchodníci přišli na nějakou aplikaci.

Ale evidentně ministru financí to nevadí.

A to je taky věc, kde stát přichází o peníze. Aby naši důchodci pochopili, proč nejsou ty peníze. Protože oni nechtějí, aby ty peníze... Co tady ještě bylo?